Děkuji. Ještě omluvím pana ministra dopravy, který se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím paní poslankyni Valachovou.

Každý ví, že to, co přísluší učitelům a neučitelům, jsou nároky, o kterých máme jasno ze zákona, stejně tak že to, co přísluší dětem, jsou také nároky a musí být v rozpočtu respektovány. Podotýkám, že tyhle dvě věci nejsou k žádné diskusi. Je to povinnost ministra školství takto vyjednávat a je povinností ministra financí to takto respektovat. Proto také tyto zákony a pravidla právě v Poslanecké sněmovně směrem ke školství schvalujeme.

Proč tomu tak je? Protože bývalé Ministerstvo financí v čele s ministrem Pilným za hnutí ANO nerespektovalo podle všeho zákonné nároky, které Ministerstvo školství uplatnilo.

Ve školách zatím probíhá to, že ačkoli mateřské a základní školy avizují nedostatek finančních prostředků, velmi často obce s rozšířenou působností toto vůbec nesdělí krajským úřadům a ty potom ani nemohou tyto nároky vypořádat. I k těmto metodám Ministerstvo školství mlčí.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Jedná se o pomoc, jak už jsem říkala, zejména pro ženy, které jsou v důsledku nemoci často vyřazeny z pracovního procesu, mají v tomto období tzv. hluboko do kapsy a navíc ztráta vlasů je pro ně deprimující. Děkuji za odpověď. Děkuji. Prosím pana ministra.

Takže určitě ano.

Děkuji. Paní poslankyně má zájem vystoupit. Děkuji za odpověď, pane ministře.

Děkuji. Děkuji. Prosím pana ministra.

Děkuji.